Návrh zákona dále obsahuje změny reagující na zkušenosti z aplikační praxe.

Tento návrh zákona byl projednáván Sněmovnou již v minulém období. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, v zastoupení pana ministra Kupky si vás dovoluji požádat o podporu předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a také zákon o správních poplatcích. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Jedná se o implementaci tří směrnic, a proto už to bylo projednáváno předtím. Nyní k obsahu zákona. Hlavní oblasti úpravy: komplexní změna právní úpravy schvalování technické způsobilosti silničních i zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků; komplexní změna právní úpravy schvalování jednotlivě vyrobených silničních vozidel; změna právní úpravy schvalování dovezených vozidel; nová právní úprava schvalování typu motorů, rodin motorů, určených k instalaci do nesilničních mobilních strojů. Toto jsou věci týkající se implementací. Blíže rozvedu ty úpravy, které se netýkají implementace předpisů Evropské unie. Jedná se o zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole k žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel; žádosti o zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v registru silničních vozidel; žádosti o přidělení zvláštní registrační značky pro vývoz vozidla do jiného státu; prodloužení doby, po kterou je výsledek evidenční kontroly využitelný ve vybraných řízeních, a to z 30 dnů na dva roky; možnost podat společnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla separátním podáním původního a nového vlastníka provozovatele vozidla. Tady u toho bych se zastavila, je to docela významná změna ve prospěch občanů. Jedná se o to, že v současné době musí přijít jak prodávající, tak kupující současně na úřad, aby provedli změnu v registru vozidel.

Dále se jedná o možnost podání žádosti elektronickou cestou.

Dále se jedná o možnost rezervace registrační značky na dobu jednoho měsíce. Obecní úřad obce s rozšířenou působností sdělí žadateli registrační značku, která bude konkrétnímu vozidlu přidělena, požádáli v uvedené lhůtě o jeho zápis do registru silničních vozidel. Dopravci si díky tomu budou moci zřizovat povolení potřebná ke své činnosti v předstihu, to jest ještě před tím, než bude vozidlo do registru silničních vozidel zapsáno, a vozidlo budou moci plně využívat ihned po jeho pořízení, respektive zápisu do registru silničních vozidel.

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností bude umožněno po třech letech vyřazení vozidla z provozu tabulky s registrační značkou skartovat a nebudou je muset uchovávat po neomezeně dlouhou dobu. Pokud však bude vlastník vozidla chtít ponechat původní tabulky s registrační značkou, bude o to moci požádat. Dříve názvosloví depozit vypadalo na obecních úřadech tak, že se jednalo opravdu o velké místnosti, kde bylo uloženo nezměrné množství registračních značek, které prostě již nebudou muset tak dlouho schovávat, protože některá vozidla jsou v takzvaném režimu dočasného vyřazení třeba i po desítky let. Paní poslankyně, já vás přeruším a poprosím kolegy... Děkuji vám. Podmínky provozu vozidel, které nepodléhají schválení jejich technické způsobilosti.

K tomu chci uvést, že již pan ministr se k tomuto ve svém projevu vyjadřoval. Týká se to například jízdních kol, koloběžek, potahovaných vozíků a podobně. Účinnost zákona se navrhuje k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona, a to s ohledem na potřebu přiznání odpovídajícího časového prostoru pro adresáty právní regulace, aby se mohli přizpůsobit novým pravidlům.

Přesto musíme nechat nějaký časový prostor všem, aby se na nová pravidla připravili, takže proto tento návrh, který se odchyluje od standardu.

Tolik vše ke zpravodajské zprávě. Nyní otevírám obecnou rozpravu.